Děkuji za slovo.

Prosím vás, strukturální deficit i toho navrhovaného rozpočtu je zcela v toleranci, pokud jde o rozpočtové cílování.

To je realita, prosím vás. Takže nešilme. Já si myslím, že pragmaticky tento rozpočet je nastavený dokonce tak, že pokud by přišla nějaká recese či hospodářská krize, pokud nebude tedy kosmických rozměrů, tak jsou tam dokonce i určité rezervy, abychom to ustáli, včetně brexitu a dalších takových drobností. Takže to je ta realita. Jestli chcete pokračovat v tom, jak jste to v minulosti dělali výborně, ty rozpočty, je to možné.

Takovou máte paní ministryni. To na začátek. Nedělejte tady ze sebe jediné spravedlivé, že vám jde o lidi.

My samozřejmě jsme pro racionální sociální politiku, pro to, aby stát pomáhal prostřednictvím peněz ostatních daňových poplatníků lidem, kteří zkrátka jsou v nějaké tíživé sociální situaci, ale to v této chvíli není.

Dodnes toho nebyla paní ministryně Maláčová schopná. Ano, deficity jsou ve finále jiné, než jsou plány, ale to by spíš měla být rétorika opozice.

To bych čekal spíše od nějaké opoziční poslankyně, která bude tepat paní ministryni za to, že neumí dobře připravit státní rozpočet.